Jak už jsem řekl, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy. Důvodem navrhované úpravy je, aby Úřad průmyslového vlastnictví mohl v potřebném rozsahu využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel stejně tak jako historické údaje z informačního systému evidence obyvatel a z informačních systémů cizinců. Využívání těchto údajů je pro Úřad průmyslového vlastnictví důležité nejen pro zajištění hladkého průběhu správních řízení a vedení rejstříku práv průmyslového vlastnictví, ale i pro napojení informačních systémů tohoto úřadu na informační systém základních registrů vedený Ministerstvem vnitra. Zajištění tohoto přístupu povede k zefektivnění činnosti úřadu, k zjednodušení postavení účastníků řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a k snížení administrativní zátěže jak na jejich straně, tak na straně samotného úřadu.

S ohledem na to, že se jedná o ryze technickou novelu, navrhuje vláda České republiky Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Teď poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku číslo 1047, který mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o poskytování ochrany předmětům průmyslového vlastnictví a v této souvislosti vede veřejně přístupné rejstříky práv průmyslového vlastnictví, které jsou veřejnými seznamy ve smyslu občanského zákoníku. Do rejstříku práv průmyslového vlastnictví jsou zapisována věcná a jiná práva. Zákony na ochranu průmyslových práv a jejich prováděcí právní předpisy stanoví, které údaje se zapisují do příslušných rejstříků práv a které údaje se vyžadují v případě jednotlivých podání v rámci daného právního řízení. K zajištění plnění úkolů a s ohledem na potřebu prověření a dohledání některých údajů v rámci správních řízení a řádné vedení rejstříku je třeba, aby Úřadu průmyslového vlastnictví byl umožněn v potřebném rozsahu přístup k příslušným údajům ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců. Zajištění tohoto přístupu povede k zefektivnění činnosti úřadu, ke zjednodušení postavení účastníků a ke snížení administrativní zátěže na jejich straně i na straně úřadu. Přístup k uvedeným údajům je pro úřad nezbytný nejen k zajištění hladkého průběhu právních řízení vedených úřadem a vedení rejstříku práv průmyslového vlastnictví, ale i z důvodu napojení informačních systémů na informační systém základních registrů. Tato technikálie umožní využívat údaje z rejstříků vedených Ministerstvem vnitra v rámci správního řízení o patentech, ochranných známkách a dalších předmětech průmyslových práv. Úřad toto zmocnění zákonem potřebuje zajistit co nejdříve, aby zejména v případě zavedení elektronických občanských průkazů byl schopen identifikovat přihlašovatele a nemusel jej obtěžovat doplňujícími dotazy. Předložené novele z pohledu zpravodajky nemám zásadní připomínky. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá řešení situace.

Já vám také děkuji.

Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má pan ministr nebo paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemají. Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.